A já tedy i na základě toho, co zaznělo, říkám, že ano, také potvrzuji to, že i můj názor je takový, že obě dvě řešení, jak Poslanecká sněmovna, tak také Senát, řeší ten problém, který je, ale pro mě jako pro spotřebitele, protože já nejsem v tom pojmu zákazník nic jiného než spotřebitel, tak pro mě jako spotřebitele je výhodnější, když schválíme senátní verzi. To bylo vše, co jsem měl ke kolegovi Luzarovi, prostřednictvím předsedajícího. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Má. Má speciální zákon, proto ta podmnožina toho zákazníka, ten spotřebitel, je více chráněn než běžný zákazník. A v tomto zákoně je spotřebitel definován. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. To je definice spotřebitele a ten má vyšší ochranu zákonnou než zákazník jako podmnožina. A kolegové v Senátu udělali to, že tuto vyšší ochranu spotřebitele škrtli tím slovíčkem a dali tam zákazník, čili zvýšili, ale vzali těm spotřebitelům tu vyšší ochranu, kterou tento zákon dává. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Marek Benda. Prosím, máte slovo.

Jeli někdo spotřebitel podle zákona o spotřebitelích, zůstává spotřebitelem bez ohledu na to, co je napsáno v zákoně, který teď projednáváme. Děkuji. Žádnou další přihlášku do rozpravy nemám, nikoho ani nevidím. Pan předseda Senátu?

Pan předseda Senátu má nyní možnost vystoupit. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odstavce 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Je zde žádost o odhlášení.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Návrh usnesení zní takto: